Který získá větší podporu, ten dám pak hlasovat jako první.

Ano, zazněl návrh procedury. Budeme teď hlasovat o návrhu procedury tak, jak ho přednesla paní zpravodajka. Přivolal jsem už před okamžikem poslankyně a poslance do sálu. Samozřejmě se ještě zeptám, jestli má někdo nějaký protinávrh, pokud se týká procedury? Nemá. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. A můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti? Hlasování číslo 22, přihlášeno 107 poslanců, pro 106, proti nikdo. Proceduru jsme schválili. Já myslím, že se shodneme v tom, že v rámci procedury větší počet než domluvený nevadí, ale zároveň bych poprosila předsedy poslaneckých klubů, kteří tady mají větší počet poslanců, aby se dohodli, kdo z nich bude hlasovat, abychom drželi dohodu. Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Nemá smysl, omlouvám se, hlasujeme jenom pro. A budeme hlasovat ten druhý návrh. Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 24, přihlášeno 106 poslanců, pro 48. Děkuji.

V tom případě bych se držela toho, že budeme hlasovat vládní návrh jako první.

Je nějaký jiný návrh? Není. Takže v tuto chvíli dávám z logiky věci hlasovat o prvním návrhu, který byl prvním návrhem, a to je ten vládní.